S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan poslanec Radim Fiala.

V případě přítomnosti 200 poslanců, což se týká projednávání zákonů vrácených Senátem, se evidují omluvy.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody a Miroslav Toman pracovní důvody.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve mi dovolte, abych vás seznámil s návrhy, které dnes přijalo grémium.

Samozřejmě v rámci diskuze na grémiu bylo navrhováno, zda by poslanci všech klubů neupustili od žádostí o ústní interpelace, abychom mohli umožnit doprojednání toho mimořádného bodu, případně dalších.

Ještě před zahájením schůze se písemně přihlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Začneme projednávat změny pořadu schůze. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Je to ten zákon, který jsme nestihli projednat na mimořádné schůzi k němu svolené.

Rovněž tento zákon nebyl projednán na mimořádné schůzi, s tím, že Sněmovna by jednala a hlasovala o těchto návrzích dnes i po 19. hodině do doprojednání těchto pevně zařazených bodů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid v sále!